Ale zase k tomu musí být jasné a explicitně definované zdůvodnění, abych použil taky nějaké cizí slovo, které přesně definuje, proč v tomto případě se má postupovat jinak. Děkuji za pozornost. Rovněž vám děkuji a s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Petr Bendl.

Myslím, že musíme trvat na odhadu soudního znalce.

Pan poslanec Válek, faktická poznámka.

Já jsem tady několikrát zmiňoval, že jsem soudní znalec v oboru radiologie a jaksi pokud jsem působil na fakultě, tak obor soudní lékařství pode mne patřil.

A absolutně souhlasím s tím, co vy říkáte.

A takhle je můj pozměňovací návrh myšlen.

Paní poslankyně Helena Válková s faktickou poznámkou. Děkuji, pane předsedající.

Takže nevycházet jenom ze znaleckého posudku poškozených se mně nezdá nic trestuhodného. Děkuji.

A ten, kdo by to podepsal na Ministerstvu zemědělství, se vystavuje nebezpečí porušení zákona a všech důsledků s tím souvisejících.

Děkuji za slovo. Také si dovolím zapojit do této debaty, protože já jsem byl jeden z těch, který v minulém volebním období spolupředkládal ten zákon, kterým se rušily kožešinové farmy. A my jsme se samozřejmě už tehdy zabývali otázkou kompenzací.